Takže to je základním obsahem toho pozměňovacího návrhu, který jsme podali s kolegou Patrikem Nacherem.

Stejný způsob by mohly využít i další samosprávy, které jsou přeplněné turistickým ruchem, Český Krumlov a podobně, aby měly efektivní způsob regulace těchto místních poplatků. Protože ten výběr dneska je zcela nedostatečný. Samozřejmě by to pomohlo i ušetřit byrokracii, protože dneska když má někdo tři byty ve třech různých městských částech, tak musí obíhat tři různá okénka na městských částech, kde sedí paní a vybírá ty poplatky. Takhle by to odvedla přímo ta platforma, čímž by se uspořily v ekonomice obrovské peníze. Stačí jenom chtít. Bohužel zatím ministerstvo ty moderní nástroje výběru daní v případě těch digitálních platforem nevyužívá. Poslední bod, ke kterému bych se chtěl vyjádřit, je podpora pozměňovacího návrhu, který navyšuje tu absolutní hranici na 100 korun za den, a to z toho důvodu, že tady přijímáme návrhy zákonů, které platí pro celou Českou republiku.

Takže já bych i v této věci požádal o to, jestli bychom mohli zvýšit tu částku na 100 korun na noc, aby si to samosprávy mohly určit tak, jak uznají za vhodné, a aby to pokrylo opravdu i ty extrémní případy, jako je městská část Praha 1. Já vím, že se to nebude líbit organizacím, které zastupují zájmy cestovních kanceláří, které sem přivážejí turisty ze zahraničí a které se mohou cítit znevýhodněny. Ale apelujme na zdravý rozum, který mají místní zastupitelstva.

V sále panuje velmi uvolněná atmosféra, každý si tu řeší, co chce!

Takže ten zákon je potřeba přijmout tak, aby se opravdu vztahoval jak na ty exponované turistické destinace, na lázeňská města, na Český Krumlov, na centrum hlavního města Prahy, protože zákony platí pro všechny. Takže jenom jsem chtěl upozornit na to, že pokud umožníme do určité míry tu daňovou konkurenci, tak to může být velmi prospěšné, protože v těch nejexponovanějších lokalitách ten tlak povadne, bude tam méně turistů a naopak se nám podaří zatraktivnit např. venkov, menší krajská města, která jsou také velmi zajímavá a mohou turistům něco nabídnout. Ten umělý způsob, kterým se to zastropuje, tak z ekonomického hlediska je pro Českou republiku a turistický ruch, aby byl vyrovnaně v celé České republice, nevýhodný. Děkuji za pozornost a za zvážení podpory toho návrhu. Já vám děkuji.

Je zde jedna faktická poznámka, pan poslanec Dolínek.

Dobré dopoledne. Já bych chtěl požádat pana předřečníka prostřednictvím pana předsedajícího, aby nemanipuloval touto ctěnou Sněmovnou! Nikdy! Nikdy tam nebyla žádná dotace, přímá či nepřímá. A druhá věc.

Tisíc korun. Děkuji. Vaše faktická poznámka vyvolala faktickou pana předsedy Michálka, který bude chtít reagovat.

Žabky na Praze 1 mají často nižší než tržní nájemné. Tímto způsobem se jim nepřímo dotuje to, aby tam vůbec mohly být. To znamená, když se to soutěží, tak ta městská část si vymezí, buď že tam chce libovolný podnik, a pak ta cena je samozřejmě dražší, anebo že tam chce speciálně nějaké zařízení, kde si budou moci lidé koupit potraviny, a ta cena je samozřejmě nižší.

Jenom říkám, že i v případě, kdy jsou vysoké ceny, by tomu měla odpovídat i výše toho poplatku. Nemělo by tam být umělé zastropování. Takže trošku mě překvapuje, že ČSSD tady lobbuje za ty nejdražší hotely v centru Prahy.

Děkuji. A máme tu reakci pana poslance Dolínka s faktickou poznámkou.

Mým prostřednictvím. Děkuji.